Problémem, a to zásadním, je možnost odvolat radní i za malé nedefinované přestupky. Člena rady může odvolat vláda v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností. Když pomineme, že toto je prostor pro obrovské korupční riziko, musíme si uvědomit, že časté odvolání radních, kteří nebudou ochotni plnit politické závazky, může úřad destabilizovat. V čem je největší problém?

Vzhledem k nominacím, které okolo sebe slyšíme, je zjevné, že zájem o pozice radních mají přední manažeři regulovaných subjektů, to je těch, kteří chtějí co nejvyšší ceny na úkor spotřebitele. Těmto těžko půjde o blaho spotřebitele a důvodná obava je, že všechno ve finále zaplatí spotřebitel. Prosím pana poslance Bendla a připraví se pan poslanec Koubek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokusím se o stručné zdůvodnění tohoto bodu. Já už jsem v loňském roce interpeloval ministra financí, někdy v říjnu loňského roku, abych se dozvěděl, jaký je stav. Pamatujeme si a často tady slýcháme kritiku jednotlivých členů vlády na období minulé, že bývalé vlády nebyly schopny vyčerpat evropské peníze. Jenomže situace České republiky, alespoň podle toho, jaká mám dnes k dispozici čísla, je opravdu tristní. Jsme čtvrtí nejhorší ze všech zemí Evropské unie, které tu schopnost čerpat evropské peníze bohužel nemají.

Zdůrazňuji v polovině finančního období.

Dokonce nejsou ani podány žádosti na Ministerstvo financí od řídícího orgánu. Mohl bych pokračovat. Jediné, na co umíme čerpat finanční prostředky, je operační program technická pomoc, tuším, že tak nějak se to jmenuje.

Děkuji vám za pozornost a doufám, že i vás budou zajímat důvody, proč Česká republika je na tom tak tristně a je čtvrtá nejhorší v celé Evropské unii. Děkuji a prosím pana poslance Koubka. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 249, což je jednoduchá novela zákona o obcích, která se dotýká nakládání majetku obcí, a to tak, že by obce mohly postupovat a mohly by sledovat jiný než jenom ekonomický zájem té obce. My jsme tento návrh tady projednali v prvém čtení 13. července loňského roku, následně výbor pro veřejnou správu, který je jediným výborem, který tento zákon projednává, přijal naprosto konformní pozměňovací návrhy, které rozšiřují tuto novelu jak na zákon o hlavním městě Praze, tak i na zákon o krajských zřízeních, a od té doby nedošlo k projednávání této poměrně jednoduché a bezkonfliktní novely. Proto mi dovolte, abych požádal o zařazení tohoto sněmovního tisku 249, tedy bodu číslo 19, na zítra, na středu, a to na poněkud nezvyklou hodinu, na 17.45, tedy patnáct minut před dalším pevně zařazeným bodem 281, neboť se domnívám, že ta novela je natolik bezkonfliktní, že stejně jako proběhlo v poklidu první čtení, tak proběhne i druhé čtení, a to velice rychle, a že těch patnáct minut, které bychom věnovali obcím, starostům, samosprávám, se nám bohatě vyplatí a že nám budou stačit.

Věřím, že bezmála na konci našeho pracovního jednání budeme moci udělat něco velmi pozitivního pro 6 tisíc obcí, pro 6 tisíc starostů, pro 6 tisíc samospráv a vůbec 10 milionů občanů této země. Myslím si, že vy všichni, kteří jste byli nebo jsme starosty, byli jsme místostarosty, radními nebo zastupiteli, známe nejeden příklad, kdy bychom rádi měli v zákoně možnost legitimně uložit nějaké usnesení, kterým bychom sledovali nejen ekonomický zájem obce, ale mohli jsme řešit i věci takříkajíc po sousedsku. Ano, mám to poznamenáno. Prosím paní poslankyni Kovářovou.

Znamená to, že občan s sebou nebude muset nosit dvě fotografie, bude možné se nechat vyfotit, popřípadě se využije fotografie z registru Ministerstva vnitra. Je to usnadnění života občanů, často jim to ušetří dva dny dovolené a finanční prostředky. Dámy a pánové, žádám vás, abyste podpořili zařazení tohoto bodu ve třetím čtení, abychom konečně usnadnili život občanům.